Senát projednával návrh novely stavebního zákona na svém jednání 7. června 2017, kde tuto novelu schválil s přijatými pozměňovacími návrhy. Dnes, osobně doufám, se dostáváme do konce legislativního procesu a předstupuji před vás se zákonem, který doznal změn v Senátu, a proto byl také vrácen Poslanecké sněmovně.

Ráda bych znovu zmínila, co je cílem té novely. Osobně doufám, že ať už ve verzi sněmovní, tak ve verzi senátní se nám to podařilo. V rámci Senátu bylo navrženo několik, ne stovky, pouze několik pozměňovacích návrhů, kde Senát několik přijal, některé nepřijal, a já bych vás nyní seznámila s těmi klíčovými, které se týkají jednak stavebního zákona, toho horizontálního, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, ale následně i klíčovými pozměňovacími návrhy, které přijal Senát České republiky v rámci souvisejících zákonů. Co se týká stavebního zákona, tak v oblasti územního plánování byl na plénu Senátu odsouhlasen pozměňovací návrh, který umožní pořizovat nový územní plán i na základě zprávy o uplatňování územního plánu. Tato zpráva se zpracovává v souladu se stavebním zákonem povinně pro každý územní plán a je předkládána zastupitelstvu příslušné obce nejméně jednou za čtyři roky od vydání územního plánu. Obecně lze říci, že toto vyhodnocení může vyústit ve tři základní možnosti dalšího postupu, a to: územní plán i nadále vyhovuje potřebám obce na rozvoj a není potřeba žádných dalších změn, nebo územní plán je nutné v dílčích částech změnit, a je tedy potřeba přistoupit ke změně územního plánu, nebo je nezbytné vyhotovit zcela nový územní plán. Dosud však na základě této zprávy nebylo možné pořídit zcela nový územní plán, pouze jeho změnu. Pozměňovací návrh ze Senátu toto mění, to znamená, že tím mohou odpadnout některé dosud nezbytné procesní kroky a celý proces pořízení územního plánu může být urychlen. Co se týká další zásadní změny, která přišla ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny, je druhý, podle nás, Ministerstva pro místní rozvoj, klíčový pozměňovací návrh, který směřuje do územně plánovací činnosti a je vázán také na pozměňovací návrh, který byl uplatněn zde v Poslanecké sněmovně a který posouvá platnost starých územních plánů až do roku 2022.

Nyní zde budu hovořit o klíčovém pozměňovacím návrhu, který Senát přijal. Týká se souvisejících zákonů, které souvisí s novelou stavebního zákona. Správní řád. Byl přijat pozměňovací návrh, který směřuje k novele správního řádu a přímo se váže na pozměňovací návrh, který schválila Poslanecká sněmovna, a týká se § 4 stavebního zákona. Změnou tohoto ustanovení přijatého v Poslanecké sněmovně byla zavedena zcela speciální pravidla pro přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů, která se vydávají pro účely řízení podle stavebního zákona jako takového. Umožňoval se pouze přezkum v rámci odvolacího řízení z důvodu nezákonnosti, navíc s omezenou lhůtou jednoho roku od vydání závazného stanoviska. Tato úprava představovala nepřímou novelizaci správního řádu. Šlo tedy o omezení možnosti nápravy nezákonnosti závazných stanovisek.

Pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem České republiky, vypouští tento pozměňovací návrh, který byl přijat zde v Poslanecké sněmovně, s tím, že místo toho se přímo do § 149 správního řádu doplňuje ustanovení, které řeší tento faktický problém, tzn. nejde o nepřímou novelizaci správního řádu, ale o přímou novelu správního řádu, kdy tedy stávající úprava přezkumu závazného stanoviska výrazně prodlouží celý povolovací proces. Toto jsou tři klíčové pozměňovací návrhy, které jsem považovala za důležité zmínit.

Ráda bych také zmínila, že v tuto chvíli já jako ministryně pro místní rozvoj na základě stanoviska ministra životního prostředí jako spolupředkladatele jsem povinna upozornit Poslaneckou sněmovnu na stanovisko Ministerstva životního prostředí ohledně možného porušení směrnice, nicméně samozřejmě schválení verze novely stavebního zákona je v rukou Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní ministryni. Ještě přečtu omluvy.

Není tomu tak. Není tomu tak. A zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát? Není tomu tak. Prosím, paní senátorko, máte slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení představitelé vlády.